Děkuji. Paní ministryně, poté pan poslanec.

Nicméně já chápu, co mi říkáte. To není prostě pohrdání Ústavním soudem. My hledáme cestu. Nikoho si nenajímáme externě. Nic takového se neděje.

A hledáme cestu. To je celé. Děkuji. Pan poslanec . Děkuji, paní ministryně.

Zkusím to ještě jinak. Ústavní soud říká, že Finanční správa dnes nemá právo zadržovat celou částku na základě platného daňového řádu. Vy se odvoláváte, paní ministryně, na zákonnost, na chybějící zákonnost vracet ty odpočty. Ale pro stávající postup Finanční správy také nemá Finanční správa zákonnost podle rozhodnutí Ústavního soudu.

Přesto byl vydán interní pokyn na Finanční správě, aby se rozhodnutí Ústavního soudu nerespektovalo. A já se vás ptám, protože se tady začínají objevovat další žaloby: Nezvýšilo se tím riziko, že další firmy budou ve svých žalobách úspěšné, a bude tedy stát, resp. daňový poplatník platit díky tomu nějaké náhrady škody a podobně? Paní ministryně. Myslím, že už všechno bylo řečeno. Pořád platí zásada zákonnosti.

Platí zásada zákonnosti. A já říkám, hledá se cesta. A hledá se cesta, jak ho naplnit do doby, než tato Poslanecká sněmovna přijme novou právní úpravu. To je celé. Děkuji.

To podle mého názoru nejde. Kdybyste nám říkala ano, co nejrychleji připravujeme...

Děkuji.

Nicméně jedna věc platí, že veřejné instituce musejí postupovat podle principu veřejnoprávních pretenzí, to znamená, mohou postupovat pouze na to, co jim zákon umožňuje, a Ústavní soud řekl, že tak jak postupují, tak jim to stávající daňový řád neumožňuje.

Nicméně jsme v období, kdy by se mělo respektovat rozhodnutí Ústavního soudu. Finanční správa by už dnes měla podle rozhodnutí Ústavního soudu postupovat nejenom v tomto konkrétním případě, ale i ve všech ostatních. A z tohoto důvodu dávám návrh podle jednacího řádu na vyslovení nesouhlasu Poslanecké sněmovny s odpovědí paní ministryně. Zavnímal jsem tento návrh.

A hledají se cesty, jak naplnit to rozhodnutí Ústavního soudu vůči stávající účinné legislativě. Poté se do rozpravy hlásil pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Pan předseda Kalousek.

Paní ministryně, my jsme v zásadním sporu. Rozhodnutí Ústavního soudu je součástí právního řádu.

Děkuji. Pan předseda Michálek. Děkuji za slovo.

A chci se zeptat, jestli tedy vyšel pokyn úředníkům, že nemají dodržovat rozhodnutí Ústavního soudu v tom mezidobí, dokud my tady neschválíme tu novou právní úpravu, a pak budou soudní spory, ve kterých budou vystupovat ty právnické osoby, které byly tímto postupem Finanční správy poškozeny, a stát bude muset platit těmto osobám odškodnění, případně bude muset platit úrok z prodlení a další sankční platby.